Nyní tu mám dvě faktické poznámky nejprve pan poslanec Miroslav Kalousek, po něm pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale říct: nepotřebujeme investovat tolik, protože to bylo málo efektivní, a proto to radši utratíme v provozních výdajích státu kolegové, promiňte, prožereme , to opravdu, ale opravdu není ten správný rozpočtový přístup. Tam jako ta logika velmi kulhá. Kdybyste řekl, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, ty investice nebyly efektivní, a proto budeme investovat méně a o to bude nižší deficit, mělo by to logiku. Ale ty investice nebyly efektivní, a proto o to více budeme projídat, to žádnou logiku nemá, to je víceméně chucpe. To je první poznámka. Druhá poznámka. Vy jste byl ředitelem poměrně velké firmy. Představte si, že byste představenstvu té firmy sliboval celý rok, že na příští rok připravíte rozpočet, který bude silně spořit na provozních výdajích a bude podporovat investice, a pak byste předložil to, co předkládá Sobotka s Babišem nám, tedy rozpočet, který prudce akceleruje provozní výdaje a snižuje investice. Jak byste před tou správní radou dopadl, to víme oba. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ale já si pamatuji, jak kdysi tehdejší ještě ne prezident Václav Klaus argumentoval, že učitelům nelze přidat, protože nejsou dobří, a protože když by se jim přidalo, tak se ty jejich špatné pracovní návyky zakonzervují.

Mimochodem, jestliže ty investice v oblasti průmyslové vidíte, pane poslanče Pilný ještě jednou prostřednictvím předsedajícího, jako neefektivní, tak já musím říci, že investice do vědy, které se objevují v medicíně, jsou velmi efektivní, působí často příspěvek k rozvoji světové medicíny, ale rozhodně tedy i té medicíny české. A totéž je možno říci o celé řadě jiných oborů. S další faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já bych chtěl také zareagovat na slova pana kolegy poslance Pilného. Pane kolego, když jsem poslouchal ten váš krátký příspěvek, odmyslel bych si od něj tu zmínku o tom, že jsme odhlasovali, nebo respektive že vy jste si odhlasovali ten zákon o státní službě, tak ten se dal použít v kterémkoliv roce asi deset let zpátky. To byly pořád stejné řeči, takže ani ten rozpočet se nemění, ani ta rétorika se k tomu nemění. Já jsem tak poslouchal, říkám, to se mohlo říct kdykoliv, kterýkoliv rok zpátky, kromě té jedné konkrétní zmínky. Pořád čekám, že na ně někdo zareaguje, že tady se k tomu někdo vyjádří, že mi vyvrátí ta moje fakta, která já jsem uvedl. A nic.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče. Já jenom krátkou reakci na pana poslance Hegera prostřednictvím pana místopředsedy. Já jsem neměl na mysli základní výzkum, samozřejmě mluvil jsem tedy o aplikovaném výzkumu. Pokud se týká poznámky o investicích a číslech, tak skloňovat tady rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury s tím, že je konzervativní a přidává se tam minimum, je naprostý nesmysl, protože ty peníze byly velký problém utratit. Takže přidávat tam další klidně si to tam můžeme namalovat, ale je to naprosto zbytečné, protože je to naprosto nereálné. Musíme také respektovat realitu. Pokud se týká té tzv. spotřeby, tak ta je vynucená jednak zcela objektivně, protože populace stárne. A mandatorní výdaje se prostě budou zvyšovat, budou se zvyšovat a to je objektivní fakt.

To je prostě nevyhnutelné a ten rozpočet to musí zcela jednoznačně respektovat. Děkuji panu poslanci Pilnému.

Opět ještě jednou bych chtěl reakci na to, aby byla vyvrácena ta čísla, která jsem uváděl. Pakliže zástupci předkladatelů se k tomu nemají, přikročíme k další rozpravě. Další přihlášenou je paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Bohužel, odpověď zní ne. To je absolutně nepřijatelné v situaci, kdy ekonomika po dlouhé době opět roste, a v situaci, kdy má státní rozpočet stamiliardový schodek. Vždycky to bude o střetu názorů, ale pokud už utrácíme, ať jdou ty peníze do naší budoucnosti, ať se investuje, staví se pořádně nové dálnice, které jsou pro rozvoj regionů tak důležité, a vznikají nová pracovní místa. Jedině tak lze vysoké výdaje ospravedlnit. V tomto rozpočtu pozitivní impuls nevidím, protože klíčové ukazatele pro Moravskoslezský kraji opět dostávají na frak.